V současné době jsou zemědělské školy, které mají školní hospodářství, která využívají.

A toto do dnešní doby vyřešeno není. Jsou školy, které ještě hospodaří na pozemcích, které nebyly převedeny, nebo mají pozemky pronajaté od soukromých podnikatelů, a hospodaří v budovách, které jsou stále na dnes tedy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vzhledem k tomu, že nastává nové projektové období, ve kterém školy mohou investovat do svých majetků, aby skutečně mohly zajistit kvalitní praktickou přípravu, vidím jako nezbytné, aby byly dořešeny tyto věci, aby tyto školy pak mohly do majetku investovat a mohly zajistit kvalitní počáteční praktickou přípravu svých studentů. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Při vší úctě, paní ředitelka kolegyně poslankyně přišla později, tak prostřednictvím paní předsedající jí musím vysvětlit, o co jde. Tady bylo zkrátka vládní usnesení, které říkalo, že by od státu, nikoli od krajů, měly odborné školy, které se zabývají lesnictvím, dostat půdu, lesy k tomu, aby mohly vykonávat nějakou praktickou činnost, protože tam by byly odstraněny debaty, jestli mohou tehdy do lesa a tehdy ne, protože tam ta a ta činnost se tam děje. A protože těch škol máme opravdu málo a lesů máme poměrně hodně, v minulosti se ukazovalo jako praktické, aby školy prostřednictvím krajů nějakou formou, ať už zákonem, převedením, nebo výpůjčkou kraji té půdy, tak aby se jí stát nezbavil, aby školy ty pozemky dostaly.

My jsme to chtěli vyřešit z gruntu.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Tady tyto vaše záměny a takové to posunování významu některých věcí... To si vyprošuju. Ve vztahu ke středním školám jste neudělali bohužel žádný vstřícný krok. Vy říkáte: Chudáci ředitelé.

S faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Bendla.

Víte vlastně, o čem mluvíte? A vy jste to zrušili a teď tady říkáte, že to vyřešíte dohodou o spolupráci. Po třech letech. Do rozpravy se hlásí paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, máte slovo.

Takže já prostě s odpovědí nesouhlasím.

Není tomu tak, tudíž rozpravu končím.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 223, přihlášeno 91 přítomných, pro 41, proti 19. Tento návrh byl zamítnut. Končím projednávání této interpelace. Děkuji a konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace. Nyní mi dovolte načíst omluvy. Pan ministr Chovanec se omlouvá od 9 do 11 z pracovních důvodů. Od 10 hodin z důvodu zahraniční pracovní cesty se omlouvá pan poslanec Šrámek. Od 9 do 11 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Maxová. A z dnešního dne se omlouvá pan poslanec Birke bez udání důvodu.

S náhradní kartou číslo 31 dnes hlasuje pan poslanec Radek Vondráček.